Oba pozměňovací návrhy se týkají Ministerstva zemědělství.

Takže to je jeden pozměňovací návrh.

A vzhledem k tomu, že některé projekty jsou již finalizovány, na některé jsou dokonce vydána stavební povolení, tak se domnívám, že vzhledem k tomu, že i zde ty finanční prostředky byly alokovány a úpravou státního rozpočtu odsud vypadly, tak bychom ty finanční prostředky minimálně do těchto dvou oblastí na Ministerstvu zemědělství měli vrátit.

Děkuji za vaši podporu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych představil a požádal o podporu svého pozměňovacího návrhu, který má zlepšit bezpečnost na naší východní hranici se Slovenskem. Všichni asi vnímáme, že tam je nyní nasazena poměrně početná skupina policistů, kteří tam fungují v nějakém třísměnném provozu a potřebovali by ulehčit práci. Můj pozměňovací návrh spočívá v tom, že se navyšuje částka z rezerv státního rozpočtu pro Ministerstvo vnitra, a to na nákup speciální techniky, která je schopná detekovat na projíždějících vozidlech počet lidí, kteří tam jsou, a to i v nákladovém prostoru a podobně, aniž by vozidlo bylo zastavováno a zdlouhavě kontrolováno. Samozřejmě ty prostředky, pokud se využijí tímto směrem, obrovským způsobem zvýší efektivitu kontrol na hranicích, sníží tedy nutný počet policistů, kteří budou na této hranici sloužit. A myslím si, že to bude pro dobro věci, protože policisté v současné době bohužel chybí na klasické úkony, které policie musí řešit ve svých regionech, a tím pádem vlastně odvádí policisty od jejich práce, kterou mají vykonávat, ať už je to nehodová služba, tedy dojíždění k nehodám.

Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové.

Budu stručný a věcný.

Ale pokud chceme, abychom zachovali kvalitu, a víme dobře, že to není nic jednoduchého, tak bych vás chtěl ještě jednou požádat o to, abychom těch 800 milionů korun, které v tom rozpočtu nejsou zdaleka tak významnou položkou jako ostatní, abyste to podpořili.

Děkuji za slovo.

Já to tedy pořád moc nechápu, proč nemůžou být v jednotlivých kapitolách, protože jak mně teď bylo sděleno, tak pak si jednotlivé rezorty budou muset požádat a bude se muset dělat rozpočtové opatření.

A když to tam rovnou budou mít, tak to hned budou muset čerpat a nebudou muset čekat na nějaké schválení nebo na nějaké rozpočtové opatření. Protože si myslím, že i když tam ta částka ve všeobecné pokladní správě je, tak ještě pořád není jisté, jestli to ty rezorty dostanou. Ony si o to budou muset požádat a poté se bude muset udělat to rozpočtové opatření. Proto bych znovu chtěla vyzvat pana ministra financí, aby podpořil naše pozměňovací návrhy, protože pokud budou podpořeny, tak ty rezorty, například Ministerstvo vnitra, tam ty finanční prostředky bude mít v uvozovkách hned a hned je může v uvozovkách dát těm hasičům a těm policistům. Děkuju vám. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Ano, navrhovatel má zájem.